Toto číslo však nebylo konečné kvůli tomu, že množství jedovatého metanolu stále kolovalo mezi lidmi. Proto se i po hlavní vlně otrav stále objevovaly nové oběti. A viníkem nebyli jen podvodníci s alkoholem, rovnocenným viníkem byl stát, který vysokým zdaněním lihu tyto podvodníky stále silněji motivuje k obcházení zákona. Pro ekonomy to není překvapivé. Naopak to je bohužel naprosto logické.

Laffer říká, vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protože oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu ze země. Konec citátu. Ano, je to princip prokázaný a ověřený po desetiletí. A přesto ho většina vlád po celé Evropě ignoruje a dělá stále dokola tu stejnou chybu. Vážené dámy a pánové, vážená vládo, dobrá vláda se nepozná podle toho, že víc rozdává, ale tím, že naopak občany méně okrádá. Nezdražujte občanům život, a nemusíte pak řešit občany v nouzi. Hnutí ANO slibovalo, že nebude zvyšovat daně, všichni si na to pamatujeme, a pan premiér dokonce sliboval vyrovnaný rozpočet. Děje se pravý opak. Byla to lež.

Děkuji za pozornost. Paní ministryně svoje přednostní právo stáhla, nicméně je zde faktická poznámka pana poslance Nachera, poté se tedy připraví pan předseda Stanjura řádně do rozpravy. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

On říkal, že ty negativní externality u výherních automatů vysoce převyšují to zdanění, a proto je potřeba to zakázat. Dobře, to je legitimní, nějaký názor.

Ale buď platí jedno, nebo platí druhé. To znamená, převyšujeli u něčeho negativní externalita, tak buď to zásadně zdaníme, totálně, anebo úplně zakážeme.

A to platí jak u alkoholu, tak u výherních automatů. Tak já bych jenom poprosil o konzistentnost v tom příspěvku, ať už se jedná o hazard, alkohol a o všechny tyto věci.

Pane předsedo, máte v obecné rozpravě neomezený prostor dle jednacího řádu. Prosím, máte slovo. Ale jsem na řadě, takže je to v zásadě jedno. Trpělivě jste čekal.

Je možné, že někoho z vás konkrétní kapitola nezaujme. Zase věřím, že alespoň jedna kapitola vás zaujme. První kapitola. Chci se věnovat, překvapivě, vládnímu programovému prohlášení a poněkud nepřekvapivě celkové daňové zátěži v České republice. V druhé části svého vystoupení ukážu na skutečné obstrukce ve Sněmovně, to znamená, že už přes rok tady leží náš vynikající návrh na zrušení superhrubé mzdy, a pokusím se vás přesvědčit, abychom ho urychleně projednali. V třetím bodě se budu věnovat tomu, co považujeme za největší chybu v návrhu daňového balíčku, sněmovním tisku 509, a to je návrh na zdanění technických rezerv pojišťoven.

Nepočítal jsem to já, ale novináři. To znamená, 350 účtenek denně, což znamená, jedna za čtyři minuty ve dne v noci bez spánku.

A psali mi někteří voliči hnutí ANO, proč označuji Účtenkovku za hazardní hru, když tam není žádný vklad. Můj argument je ano, vklad tam není, ale závislost tady bezesporu vzniká. Já neznám nikoho ve svém okolí, který by provedl 11 tisíc nákupů měsíčně.

A nikdo mně to nevymluví.